S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Nacher. Máte slovo. Já bych poprosil kolegy, abychom už přestali argumentovat to, jak to funguje v Německu, v Rakousku nebo někde.

Ty dvě minuty. Podíl nájemních bydlení, nájemního bydlení versus soukromého. Tak co, budeme se přizpůsobovat Německu? všude to vychází z nějaké jiné historické zkušenosti.

Po něm pan poslanec Skopeček. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážená vládo, dovolte mi, abych také vystoupil k tomuto návrhu, kterého jsem také vlastně spolupředkladatelem, protože jsem tento návrh podepsal. Tato situace, ve které se nacházíme, ukazuje ve své nahotě absurditu samotného zákazu prodeje v obchodech nad 200 metrů ve vybraných svátcích. Na pana kolegu Miholu prostřednictvím pana předsedajícího. Já mám také rád státní svátky. Ale rozhodně je nepovažuji za důvod, abych někomu něco zakazoval a přikazoval. Já jsem tento návrh podepsal, protože si myslím, že nemáme zakazovat právě obchodníkům, kdy prodávat, kde prodávat, a zákazníkům, kdy a kde nakupovat. To by mělo být jejich svobodné rozhodnutí, do kterého stát nemá co mluvit.

Jiné zákazy a příkazy už tam bohužel jsou.

Obchodníci v zavřených obchodních centrech mají bohužel také smůlu. Ukazuje to, jak každá podobná regulace ze strany moci zákonodárné, ze strany státu, křiví trh. Celkový zákaz prodeje ukazuje tedy na jasnou nerovnost. Ten, kdo má 190 metrů čtverečních, může prodávat. Ač se mi výjimky nelíbí, tak tuto výjimku podpořím, protože každý prvek, který zmírní tento nesmyslný zákaz prodeje, je v pořádku a je dobře. A myslím si také, že bychom celkově měli zrušit omezení pracovní doby. Mimochodem byla to ODS, která v lednu na začátku tohoto roku s tímto návrhem přišla. Bohužel tehdy byl tento návrh odmítnut, ale já doufám, že podobný návrh nyní projde. Děkuji za pozornost. Nyní vystoupí pan poslanec Skopeček. Posledním přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Bláha. Děkuji za slovo. Já bych také chtěl vyjádřit podporu předloženému návrhu z jednoduchého prostého důvodu, protože se jím zvýší svoboda a podnikání a svoboda v naší zemi obecně. Ta byla výrazně snížena, omezena pro mě nesmyslnou regulací prodejní doby, která byla schválena, a i přes několik pozměňovacích návrhů se v té uplynulé Sněmovně nepodařilo najít většinu, abychom vrátili lidem jejich vlastní svobodu rozhodovat se o tom, co budou o svátcích dělat. Na jedné straně tím omezujeme podnikatelům možnost nakládat se svým vlastním majetkem, do kterého investovali, ze kterého platí daně. Stát na ně naopak ukládá daňovou povinnost a řadu dalších administrativních nákladů a byrokracie, ale neumožňuje jim na to vydělávat v době, kdy oni sami uznají za vhodné. Snižuje se i svoboda zaměstnancům, protože zaměstnanci neprodávají nesvobodně o státních svátcích.

Zvlášť v dnešní době, kdy je ta situace na trhu práce opravdu napjatá a kdy zaměstnavatelé těžko shánějí jakoukoliv práci a zaměstnanec má velmi svobodu v tom vybrat si svého zaměstnavatele, tak je úplně absurdní argument, že nutíme maminky od dětí pracovat v noci v obchodech. Jenom pro ilustraci.

Takže tuto možnost zaměstnancům vydělávat více bere regulace prodejní doby také. Koneckonců to snížení svobody nebo omezení svobody je i na straně spotřebitelů, protože spotřebitel, pokud se rozhodne, že bude trávit státní svátek nákupem, tak k tomu má nějaké důvody.

Na tom ta regulace vůbec nemá žádný vliv. Souhlasím s tím, že ten velkoobchod je jenom jeden aspekt obchodní sítě.

Děkuji pěkně. Děkuji. V obecné rozpravě posledním přihlášeným je pan poslanec Bláha, který nyní vystoupí. Dobrý den, dámy a pánové. Já do tohoto hodím trošku vidle ještě z druhé strany. Jsem podnikatel, který podniká třicet let právě v tom obchodě. Jsem podnikatel, který zaváděl svátky. To znamená, že práci ve svátek a v neděli, protože dřív nebylo normální, že se ve svátek pracovalo, ani v neděli. A ty argumenty, které tady teď zazněly, že si můžeme svobodně vybrat, tak to opravdu tak není. Já mám svých dvanáct provozoven a před dvěma roky jsem se rozhodl, že ve svátek a ani v neděli, nebudu pracovat, a přesto některé jsem nemohl zavřít. Nemohl jsem je zavřít z důvodu toho, že prostě pokud jsem v obchodním řetězci, tak na to nemám právo. Není možno si vybrat.

A všechno to připravit.